Stanovisko pana zpravodaje? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.